Návrh má tři části. V první části se navrhuje změna občanského soudního řádu tak, aby pohledávky související se správou domu byly uspokojovány z výtěžku zpeněžení bytu přednostně, v pořadí za pohledávkami nákladů státu.

Ve všech uvedených případech se přednostní uspokojení navrhuje do výše 10 % výtěžku. Senát projednal tento návrh v několika čteních a provedl proti původnímu návrhu řadu doplnění. Návrh byl projednán jak s Ministerstvem spravedlnosti, tak s Ministerstvem pro místní rozvoj, která jsou gestory těchto právních předpisů, a podle jejich dispozic byl upraven. Podporu tento senátní návrh získal většinou senátorů, opět napříč politickým spektrem.

Děkuji za pozornost. Děkuji paní senátorce za její uvedení tohoto bodu. Prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Farský. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní senátorko, vysvětlení obsahu tohoto návrhu zákona tady zaznělo, snad jen doplním, že je to senátní návrh, aby to bylo zcela jasné.

Podstata tohoto návrhu zde byla paní senátorkou vysvětlena a myslím si, že vcelku obsažně. To, co bych chtěl doplnit, co může být kontroverzní, co může být diskutabilní, je zařazení v té první skupině přednostních pohledávek v tom, že první, pokud toto schválíme, tak napříště budou uspokojovány pohledávky státu, druhé budou už pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, a to do výše jedné desetiny výtěžku z prodeje jednotky, čímž o jeden stupeň se snižují hypoteční zástavy, zajištěné zástavy, ale třeba i nedoplatky výživného.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl poděkovat senátorům za jejich iniciativu a předložení tohoto návrhu, který podporuji, a vyzývám i ostatní kolegy a poslanecké kluby, abychom podpořili tuto určitě rozumnou věc. Já sám jsem pořádal dva semináře v Poslanecké sněmovně, které se zabývaly problematikou společenství vlastníků jednotek, byť to vzniklo z jiného popudu a z jiného titulu, z vymáhání pohledávek po neplatičích. Nicméně zástupci jak družstev, tak i těch bytových jednotek byl právě často zmiňován tento problém.

To jsou v podstatě eventuálně dluhy po neplatičích. Je to něco jiného, než je komerční báze, než jsou např. půjčky na byty zajištěné zástavou, které doposud měly přednost, kde se jednalo o komerční bázi, o obchodní zájem obou stran uzavřít tento vztah, kdežto v tomto případě to, co řeší senátní návrh, je věc, která vzniká správci domu nuceně, a nuceně musí řešit dluhy, které vznikly vlastně proti jeho vůli, protože díky jiným okolnostem to bychom tady mohli dlouho diskutovat, jestli spolupodílníci na domě mají mít, nebo nemají mít právo se vyjadřovat k tomu, kdo se stane jejich spolupodílníkem, nebo ne. Já si myslím, že po diskusích i se zástupcem ombudsmanky by tohle téma stálo opravdu za otevření. Ještě jednou děkuji senátorům za jejich iniciativu. Já ten návrh určitě podporuji a věřím a doufám, že tak učiní i Poslanecká sněmovna, protože to je věc, která opravdu pomůže společenstvím vlastníků, která častokrát bojují za zachování domů ve stavu obyvatelném pro normální občany, tak, aby to pomohlo řešit jejich tíživou situaci.

A toto je velmi rozumný návrh, který pomůže situaci řešit.

Já jsem rád, že jak jsem slyšel panuje konsenzus, že i vláda podpořila tento návrh. Děkuji za slovo. Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Děkuji.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Adamcovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Ptám se na závěrečná slova paní senátorky, případně pana zpravodaje. Odhlásím vás všechny a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.